A samozřejmě je to na zvážení. Pokud ten člověk využívá i jiné dálnice v České republice anebo pokračuje někam dál, tak by se ho to samozřejmě netýkalo. A netýká se to čtrnácti kilometrů na Vysočině. Takže jenom to na dovysvětlení. A vyzývám pana ministra, aby se tímto návrhem zabýval. Děkuji.

Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, chtěl bych ještě stručně reagovat. To prostě všichni víme. To se dá pochopit. Ty situace nastávají skutečně i v tom Německu a Rakousku.

To je moje povinnost tady vystoupit. Já na nikoho neútočím. Já to nechci vést konfrontačně.

Myslím si, že to snad každý pochopí. Takže vlastně podle pana premiéra, pokud tedy budeme brát to měřítko zahájených staveb, tak je asi nejúspěšnější ministr dopravy on. Pokud bychom to brali tak, kdo začal vyřizovat stavební povolení, tak také.

Takže když si promítnete, které stavby musel zahajovat pan ministr Ťok, tak jsou to ty stavby, které začal řešit Milan Šimonovský. Ale já se na něho nebudu odvolávat. Já jsem tady neseděl v té Sněmovně. A já nebudu vyvolávat staré duchy.

Prosím nyní pana poslance Válka, který je řádně přihlášen do rozpravy. Děkuji, pane předsedo. Hezký večer, dámy a pánové.

Chtěl bych říct to, co mě trápí. Mě samozřejmě trápí to, že na dálnici jsou opravy, které jsou z mého pohledu ne vždycky dělány dostatečně rychle, dostatečně seriózně. Taky mě trápí to naplánování. A asi by bylo dobré slyšet odpověď, kdy jsme vlastně zjistili, že tu stavbu se nepodaří dokončit.

Ty osobní zkušenosti jsou často nesmyslné takhle říkat.

Pravidelně cvičíme, a záchranáři, kteří tady sedí, vědí, na různé kalamity.

Já nevím, kdo to má na starosti. Já jsem v opozici. Prostý opoziční poslanec.

A nevíte, proč čekáte. Nemáte žádné informace. Nic se neděje. No tak v mobilu víte, že čekáte.

To osobně považuji za největší problém já. Nemyslím si, že má smysl peskovat pravidelně ministry dopravy. A neudělám to za to, že v době, kdy nasněží velké množství sněhu a je zúžený úsek, tak se vytvoří kolona. To se prostě stane. Vadí mi, že opravy nejsou plánované tak, aby v době, kdy se dá očekávat zhoršená dopravní situace, tak aby tyto opravy nebyly jaksi ukončené, nebo přerušené. To za chybu považuji. Nicméně za zásadní chybu považuji to, že takovéhle situace se stávají opakovaně, stávají se prakticky každý rok několikrát.

Koneckonců je to modelový problém. Moje kalamita tehdy nenastala kupodivu na dálnici mezi Prahou a Brnem, ale mezi Olomoucí a Brnem. Takže ono je to jedno. Prostě měli bychom se bavit o tom, jak systematicky tuto situaci řešit. Měli bychom ji řešit racionálně a považovat za prioritní to, když nastane kolaps na některé dálnici, když nastane havárie a začne se tvořit kolona, jak rychle nastoupí krizový tým, který začne tuto situaci opravdu řešit, a bude to pro něj priorita. A pokud se nám toto podaří, tak si myslím, že prospějeme občanům naší republiky opravdu hodně.